Prosím, ujměte se slova. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

V kontextu aktuální společenskoekonomické situace se však jeví automatické zřizování datové schránky fyzickým osobám jako příliš ambiciózní.

Děkuji za pozornost. Také děkuji.

Vážná paní předsedkyně, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové.

Navrhovanou právní úpravou dojde k návratu v předešlý stav, tedy ke zřizování datové schránky fyzické osoby výlučně na žádost fyzické osoby. Poprosím vás potom o možnost vystoupit v obecné rozpravě. Děkuji.

Takže tímto obhajuji vlastně veto, které vznáším jménem poslaneckého klubu hnutí ANO, předkládám tady asi 54 podpisů, které vám samozřejmě hned doručím.